Oceňuji samozřejmě jako zpravodajka celou tu rozpravu, nicméně musím konstatovat jako zpravodaj tohoto tisku, že padly návrhy, které budeme řešit ve třetím čtení, a to návrh na zamítnutí nebo návrh na vrácení k přepracování. Děkuji. Ještě má zájem pan ministr o závěrečné slovo po obecné rozpravě. Já bych chtěl všem poděkovat za debatu. Myslím si, že i pro lidi, kteří třeba nejsou tak zainteresováni ve stavebním zákoně a mají na srdci stejně jako my třeba rychlost stavění, ale i dostupnost bydlení v České republice, dnešní debata byla přínosná, protože nás bude čekat debata nad věcnou novelou, tak na spoustu dotazů, které tady zazněly, nebo i na nějaké argumenty, které zde zazněly, si může mezitím odpůrce či proponent najít protiargumenty.

Také děkuji. Konstatuji, že nemáme nyní nic hlasovatelného, a zahajuji podrobnou rozpravu. Připomínám, že pozměňovací a jiné návrhy přednesené v podrobné rozpravě musí být vždy odůvodněny. Nyní se o slovo přihlásil s přednostním právem pan ministr Ivan Bartoš a poté je přihlášen pan poslanec. Navrhuji zkrácení mezi druhým a třetím čtením na 7 dní.

Prosím, pane poslanče. Zdůvodněn z mé strany už byl v obecné rozpravě, takže nebudu zdržovat. Jenom povím, v první části se snaží narovnat námi viděnou diskrepanci mezi samotným posunem stavebního zákona a tím změnovým a v dalších dvou částech upřesňuje vztahy jak u plánovacích smluv, tak u povinností pro obce při změnách územních plánů. Děkuji, pane poslanče. Tím jsme tedy vyčerpali ještě se pro jistotu rozhlížím přihlášky do podrobné rozpravy. Podrobnou rozpravu končím. Pan ministr ne, paní zpravodajka ne.

Zopakuji, budeme nyní hlasovat návrh na zkrácení lhůty pro třetí čtení na 7 dnů. Všichni víme, o čem budeme hlasovat. Kdo je pro tento návrh na zkrácení lhůty? Kdo je proti?

Konstatuji, že lhůta byla zkrácena. Tímto jsme vypořádali všechny hlasovatelné návrhy. Končím druhé čtení tohoto návrhu. Děkuji panu ministrovi, děkuji paní zpravodajce.